A sami zvažte, zda je rozumné na odvětví pojišťovnictví přidávat nějakou další daň.

A nic se nestalo. Říká se tomu povinné ručení, nebo povinné pojištění za odpovědnost způsobenou vozidlem.

Pravda je jiná. Průměrná cena, mám tady graf, nebudu vám to ukazovat, průměrná cena toho povinného pojištění prostě rostla.

Jen říkají: To jsou ty tučné banky, ty mají ty tučné zisky.

Všechna čísla tomu odpovídají a je to naprosto logické a předvídatelné chování. A jsem rád, že v této Sněmovně existuje jistá já bych řekl dokonce ústavní většina, která odmítá nápady na zavedení sektorové daně.

To je spíš jenom ukázka toho, jak obtížné je prosazovat nějaké větší stavby, které, je to pravda, menšímu počtu občanů zhorší životní podmínky, případně zasahují do jejich majetků, ale současně potenciálně ochrání desetitisíce jiných občanů a majetek těchto desetitisíců občanů a všech firem, které na daném území podnikají.

Nejvíce Morava a východní Čechy. Například části Ostravy, Otrokovic, Opavy, Přerova, Olomouce.

Já myslím, že mnozí z nás si to pamatují. Škody byly zhruba za 63 mld. korun, což v té době činilo 12 % státního rozpočtu.

A pak parlament schválil převod z toho účtu privatizace na povodňový účet ve výši 4 mld. korun a postupně byly uvolňovány další finance. Byly vydány tzv. povodňové dluhopisy, které byly ve výši až do 5 mld. korun. V té době jsme ještě nebyli členským státem. Například v Kroměříži bylo zatopeno více než 90 % Podzámecké zahrady. Já to říkám proto, že i díky vytvořeným rezervám pojišťovny dostály všem svým závazkům. Podobná situace nastala o pět let později. Opět pojišťovny dostály všem svým závazkům.

Myslím si, že můžeme v debatě a v hlasování odlišit vlastně tři modely. Nebo to projde, tak jak chce vláda. Anebo se pokusíme o nějaký kompromis, například vypustit z oblasti zdanění technických rezerv tu oblast životního pojištění.

A teď je jedno, kdo měl momentální většinu, takže kromě toho, že jsme se, řekl bych skoro jednomyslně, shodli u těch plynových kotelen, všechna ostatní hlasování byla velmi těsná.

Ale také plus jeden hlas. To znamená, je to věc, která není černobílá, a na kterou bychom se mohli zaměřit. Tím považuji za ukončený ten nejdelší blok ve svém vystoupení.